Děkuji a nyní prosím k mikrofonu s faktickou pana poslance Laudáta, připraví se paní poslankyně Semelová. Prosím, máte slovo. My novelu podpoříme, nicméně musím souhlasit s tím, že to není systémové, ale zase na druhou stranu já jsem se s touto praxí setkal, byť to byl ojedinělý případ, to znamená, že existuje. Není pravda, že by to nesnižovalo pověst učitele. Jestli někdo skutečně o prázdninách potom jde na brigádu z učitelského stavu a žáci ho vidí, tak si nemyslím, že pro tento profesní stav je to důstojné. Už to tady zaznělo, nicméně já tuto praxi a paní ministryně, bylo by docela dobré podívat se, jak plní zřizovatelé škol svou funkci, protože já v tom vidím fatální selhání zřizovatelů škol, školských rad. Nejsem na tuto problematiku odborník, nicméně zakladatelé by si měli hlídat a měli by vědět o tom, co se v jejich zařízeních děje.

Děkuji a prosím k mikrofonu paní poslankyni Semelovou, připraví se pan poslanec Kořenek. Všechno faktické poznámky. Děkuji.

Pochopitelně ta čísla zcela přesná nejsou a bylo to tady pojmenováno už v minulých diskusích, protože kantoři mají prostě strach se ozvat, aby na tu školu byli znovu přijati. A to je i ta otázka, o které tady mluvil pan kolega Stanjura, jestli stejná, nebo jiná škola, kam nastupuje. Pokud jde o zřizovatele, někdy dochází k tomu, že naopak právě školy jsou pod tlakem zřizovatelů, a to z důvodů financí, aby takto postupovaly, takže je vidět, že zřizovatelé, neříkám, že všichni, to v žádném případě, ale kolikrát neplní tu úlohu, o které tady byla řeč.

Takže já vidím jako podstatné to, aby se zlepšily pracovní podmínky učitelů, aby měli jistotu, že se nebudou muset každý rok obávat, jestli budou po prázdninách zaměstnáni, nebo ne, a aby mohli v klidu se věnovat tomu, čemu mají, a to je vzdělávání našich dětí a mládeže. Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Kořenka. Prosím, vaše dvě minuty. Dobrý den, děkuji. Já budu velmi stručný. Co má dělat zřizovatel, určuje zákon. A nikde není pověření, že zřizovatel zasahuje do pracovněprávních vztahů. To je výlučná povinnost a pravomoc ředitele školy jako statutárního orgánu. To je jedna věc. Druhá věc. Ono je v podstatě úplně jedno, jestli se to týká tří tisíc učitelů, čtyř tisíc učitelů. I kdyby se to týkalo deseti učitelů, tak to má svůj význam. A já si myslím, že především jde o to, aby vše fungovalo tak, jak má. Kdyby v této republice vše fungovalo tak, jak má, tak spoustu zákonů a předpisů vůbec nepotřebujeme. Ale bohužel nefunguje a nefunguje to ani tehdy, když ten zákon máme. Děkuji a prosím k mikrofonu paní poslankyni Novákovou, připraví se pan poslanec Adamec. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já jen velmi krátce ke statistikám a k číslům, o kterých se tady hovoří.

Čtyřikrát nebo možná pětkrát jsem v 90. letech byla tímto způsobem přijata na gymnázium, a protože jsem ho milovala, tak jsem tam chtěla učit a byla jsem minimálně čtyřikrát od září do června takto zaměstnána. Ale v životě by mě nenapadlo jít na úřad práce. Já jsem tam prostě chtěla učit, tak jsem si tento způsob zvolila. Pak jsem se stala zástupkyní ředitelky a nastoupila tam mladá kolegyně.

Můžete si to přidat do statistik. I kdyby to byly stovky a nebyly to tisíce, je to jev, který existuje. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající.

Ale chtěl bych říci jednu věc. A zřizovatel stejně nemá žádnou pravomoc sahat na peníze učitelům, protože to jsou peníze státní a jsou v pravomoci ředitelů jednotlivých škol. Mám právo, samozřejmě, ředitele odvolat, pokud se takto chová. Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Andrleho, připraví se pan poslanec Laudát. Prosím, máte slovo.

Ovšem situace se změnila a díky tomu, že jsme se dostali tam, kde jsme teď, tak chci říci, že naopak si učitelů velice vážím a hnutí Úsvit národní koalice určitě podpoří tento potřebný zákon. Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Laudáta. Prosím, dočkal jste se, vaše dvě minuty. Chci jen zareagovat na pana Kořenka. Protože kdo jiný by zodpovídal za to, co se děje ve škole, jestli je tam pořádek, jestli se tam chová vedení mravně nebo nemravně, než zřizovatel? Já si to nedokážu představit, takže tento argument musím odmítnout. Zřizovatel má dostatek nástrojů na to, aby prostě toto nepřipustil.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo.